Paní ministryně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dohoda obsahuje moderní a reformovaný mechanismus řešení investičních sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu, jež povedou řízení o urovnání sporů transparentním a nestranným způsobem.

Z pohledu českého ústavního práva se jedná o smlouvu prezidentské kategorie. Dohoda vstoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se dohoda uzavírá. Děkuji vám. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Petr Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, já bych snad ještě pro pořádek doplnil, že výdaje v rámci této dohody jsou 700 tisíc eur ročně a jsou financovány zatím z rozpočtu EU. Dohoda nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet České republiky, alespoň prozatím. Konkrétní financování systému a podíl České republiky zatím nebyl stanoven. Dohoda skutečně přinese českým podnikatelům větší ochranu jejich investic ve Vietnamu. Prozatím sice nelze přesně kvantifikovat strategický přínos, ale již nyní lze předpokládat, že povede k důslednějšímu dodržování právních předpisů nebo snížení nákladů na soudní řízení v rámci systému investičního soudu pro investice pro žalující strany, jimiž jsou malé a střední podniky. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Františka Kopřivu.

Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Ano, pan poslanec Kopřiva. Dobré už odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych navrhl to přiřadit ještě výboru pro evropské záležitosti.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro evropské záležitosti.